Zeptám se paní navrhovatelky a paní zpravodajky, zda si přejí závěrečná slova. Není tomu tak. V tom případě poprosím paní zpravodajku, aby nám navrhla postup při hlasování. Byl nám předložen jeden pozměňovací návrh, který máte k dispozici jako tisk 199/3. Je zde jiný návrh? Není tomu tak, tím pádem budeme postupovat podle návrhu paní zpravodajky. Takže nyní bychom hlasovali o tom jediném pozměňovacím návrhu. Zeptám se paní zpravodajky na její stanovisko. Také kladné.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl přijat a můžeme přikročit k hlasování o zákonu jako o celku.